Já se nesmírně omlouvám, ale musím to říct a nezlobte se.

Jsou tam zástupci jednotlivých teoretických ústavů, tak jak je to naprosto běžné ve všech akademických senátech. A samozřejmě jsou tam zástupci studentů.

Děkuji. A nyní zatím poslední faktická poznámka, pan poslanec Svoboda. Prosím, máte dvě minuty.

Děkuji. A ještě jedna faktická poznámka. Před vámi se elektronicky přihlásil pan poslanec Michálek, takže pan poslanec Michálek dvě minuty. Prosím, máte slovo. Já jsem chtěl pouze korigovat výrok o studentech. Ti tvoří maximálně jednu polovinu členů akademického senátu, aby bylo jasno. A nyní na faktickou, nebo do všeobecné? Je vám to jedno. Takže na faktickou pan poslanec Černohorský. Mně totiž stále ještě nebylo odpovězeno na to, zdali se ty vzorky posílají stále do stejné firmy a jestli existuje ještě někdo, kdo taková vyšetření dělá. Pokud to pan ministr neví, stačí mně, odpovím vám a panu poslanci Luzarovi prostřednictvím předsedajícího, i klidně písemně, pokud to v tuto chvíli pan ministr neví. Pan ministr. Prosím, máte slovo.

Takže je jasné, že za tu poměrně krátkou dobu není možné to celé změnit od června nebo července, ale situace je taková, že skutečně některé smlouvy jsou již ukončovány, některé dobíhají a postupně cílem nemocnice je přejít na jiný systém zadávání těchto vzorků tak, aby zkrátka nebyla vázaná pouze na jednu konkrétní laboratoř.

Všichni, kteří takto rozhodují, měli podepsat prohlášení o střetu zájmů, jestli v tomto střetu nejsou. To byl pan ministr. Já přečtu omluvy.

Zeptám se, zdali je zájem o závěrečná slova buď pana navrhovatele, nebo pana ministra. Máte zájem o závěrečné slovo. Prosím, pan poslanče. Děkuji za slovo. Já již budu velice krátký. Zaznělo tady hodně argumentů, ale já si myslím, že cílem této dnešní debaty bylo říci, že Poslanecké sněmovně není jedno, co se děje na fakultách, co se děje na organizacích, které hovoří o tom, že mají problémy a že ministerstva tyto problémy neřeší, nebo řeší opožděně a pomalu. Já si myslím, že i z dnešní debaty si pan ministr odnesl hodně připomínek a postřehů týkajících se jak akademických svobod, akademických senátů, tak fungování a spravování manažerského řízení velkých nemocnic. Konkrétně samozřejmě pan ministr se vícekrát v této debatě odvolává na audit, který byl proveden. Já bych ho tady velice rád požádal, zda by ten audit mohl být k dispozici, abychom se mohli přesvědčit a přečíst, z čeho čerpal, protože nevěřím, že jeho úmyslem je přímo škodit, určitě ne. Dostal podklady a z těchto podkladů čerpal a rozhodoval. Budu velice rád, když se s těmito podklady budu moci seznámit také, abych věděl, jak situace dle tohoto auditu vypadá. V podrobné rozpravě se přihlásím k návrhu usnesení. To usnesení je psáno, řekněme, volným stylem v tom, aby se hledalo řešení, a řešení rychlé.

Ale myslím si, že toto usnesení je vcelku rozumné vůči ukončení této debaty, a hlavně najít si řešení pro Fakultní nemocnici v Ostravě, Lékařskou fakultu ostravské univerzity, Moravskoslezský kraj i město Ostravu. Děkuji.

Děkuji.